Tyto prostředky by neměly být ohroženy jinými odpadovými činnostmi autorizované společnosti.

Pane poslanče, já vás přeruším. Je 19. hodina. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvu.

A připomínám, že zítra, ve čtvrtek 18. června, bude v 9 hodin ráno zahájena 51. schůze Poslanecké sněmovny.